Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Tato novela zákona má umožnit stát se živnostníkem nebo založit společnost s ručením omezeným jednoduše, tedy z domova přes internet a do 24 hodin.

Pamatuji si na začátky svého podnikání, kdy jsem zakládal v roce 2000 společnost s ručením omezeným.

Návrh by tedy tento proces značně zjednodušil. Občan by nemusel čekat na ohlášení a to by bylo zpracováno tedy automaticky.

A tady to je taková pobídka pro lidi, aby si skutečně mohli ty firmy založit takto jednoduše a aby se nebáli si vyřizovat živnosti. Takže ještě jednou, prosím o podporu tohoto zákona.

Myslím si, že je to skvělý počin pro podnikání v České republice. Málokdo možná ví, že největší daňové příjmy do státního rozpočtu nejsou od těch největších korporací, ale právě od těch malých, drobných, středních podnikatelů, kteří platí daně do státního rozpočtu. A nejenom proto je potřeba udržovat podnikání v České republice. Já si taky pamatuji doby, kdy podnikatel rovná se podvodník u české politické scény.

Zatím podle stávajících statistik bohužel opak je pravdou. Počty podnikatelů, jak těch malých, drobných, středních, tak počty zaměstnavatelů se neustále snižují. Hlavně počty zaměstnavatelů se snižují přímo dramaticky. Dneska už nikdo nechce zaměstnávat lidi, nechce nést odpovědnost, protože stát si z těch firem potom vezme tolik, že jim téměř nic nezbude, jenom ta odpovědnost za lidi, které zaměstnávají, a možná něco málo peněz, ale spíš dluhy. Takže považuji to za dobrý počin. Ale řekl bych, že jenom toto nestačí.

Pánové, já jsem zde už nějakou dobu, ale můžu říct, že byrokratická zátěž podnikatelů a podnikání se zvyšuje od té doby, co si pamatuji, to znamená, že všechny vlády, co zde byly, zvyšovaly byrokratickou zátěž podnikatelů a podnikání, a to bohužel včetně ANO. Máme EET, kontrolní hlášení, další věci, které podnikatel musí dělat. A ta společnost, která vznikne, dokážu si téměř představit, že společnost, která vznikne, pokud nemá dostatek, nadbytek finančních prostředků, tak téměř nemůže začít s podnikáním, protože neustojí tu byrokratickou zátěž a všechno to, co má zařizovat. To není tak, že by se to udělalo samo a vyplnili jste nějaké kontrolní hlášení. To všechno musí dělat lidé, kteří tomu rozumí.

A jestli se nám podaří prohlasovat tento zákon, tak pojďme pokračovat v té byrokratické zátěži. A jak tady řekl pan kolega Bláha prostřednictvím pana předsedajícího, člena hospodářského výboru, bude nás čekat dlouhá cesta k tomu, abychom se těch lejster, papírů a razítek zbavili. A já bych si přál, aby to bylo co nejdřív. Děkuji za pozornost.

Ale máme k tomu dalších 3,5 milionu živnostenských listů. Takže si nemyslím, že tady máme komplikované založení firmy. Ano, máme komplikované to, když se chce firma zrušit.

Díky tomu, že neexistuje trh práce, tak samozřejmě zaměstnanci někteří, aby to zase nebylo dané, že všichni jsou špatní toho zneužívají a samozřejmě podle toho se chovají. Dneska je běžné, že vedoucí pracovník v rámci firmy nechce vykonávat funkci toho, který má pod sebou lidi, protože si s nimi neví rady. Když je požádá, aby něco udělali, jim se nechce, neudělají to, samozřejmě on to odnese. A největší souvislost je těch 30 let, na čemž jsme pracovali. Tím jsme začali, od nastavení různých bezpečnostních předpisů přes různé kontroly.

Jsme stále v rozpravě.